dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini. Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 117 narodnih poslanika. Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice

da je utvrđen radni kvorum od 84 narodna poslanika, međutim prisutno je 121 narodni poslanik i nemamo kvorum za glasanje.

Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 126 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.

Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da sam pored predstavnika predlagača, prof. dr Tomislava Jovanovića, ministra prosvete, nauke, tehnološkog razvoja pozvao da sednici prisustvuju i dr Slobodan Stupar, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Željka Kneževića, sekretar i Vesnu Lukić, viši savetnik u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvao u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, i izuzetno za ponedeljak, dakle, mimo dana utvrđenih u članu 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri Predlog zakona iz predloženog dnevnog reda. Uz saziv ove sednice koji vam je dostavljen sadržan je Predlog dnevnog reda sednice. Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika Narodne skupštine potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku, predlozima za dopunu dnevnog reda i predlogu za spajanje rasprave. Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju koji je podnela Narodnoj skupštini 3. oktobra 2013. godine. Stavljam na glasanje ovaj

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik dr Nebojša Stefanović, je predložio da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja koji je podneo Narodnoj skupštini 4. oktobra 2013. godine. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Poslanička grupa DS predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije koji je podnela Narodnoj skupštini 4. oktobra 2013. godine. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Ljuban Panić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o lokalnim izborima, koji su Narodnoj skupštini podnela 43 narodna poslanika poslaničke grupe DS, 20. septembra 2013. godine, sa ispravkom Predloga za dopunu dnevnog reda od 6. oktobra 2013. godine. Uvaženi predsedavajući, poštovane koleginice i kolege, uvaženi gospodine ministre, mi danas ponovo predlažemo Predlog zakona o lokalnim izborima da bi sprečili nešto što je postao manir ove Vlade, a to je da se u Srbiji dešava samo ono što ova vlada nije obećala da će da se dogodi, a građani za to nisu glasali. Ako uzmemo činjenicu da je nekoliko stotina hiljada glasalo više u zbiru, da su lokalne liste DS dobile u odnosu na lokalne liste SNS, jedini uspešan projekat ove vlade, a to je tzv. prekomponovanje, odnosno upodobljavanje lokalnih koalicija republičkoj vlasti. Postavlja se pitanje, zašto i zbog koga postoji ustavno pravo građana na lokalnu samoupravu i zašto postoji institut lokalnih izbora? Demokratska stranka zato predlaže da se za odbornike u lokalnim sredinama glasa tako što tačno znate koji vaš komšija se na vašem izbornom mestu, odnosno, vašoj izbornoj jedinici kandiduje da bude vaš predstavnik u lokalnoj skupštini. Ukupan zbir glasova koji dobiju kandidati imenom i prezimenom ulazi u fond stranke na osnovu onoga što je dobila stranka ako pređe izborni prag, raspodeljuju se mandati i ne može politička stranka da određuje ko će biti odbornik u lokalnoj skupštini. Takođe, predlažemo ono što Ustav ne onemogućava, a to je da gradonačelnike građani biraju neposredno na izborima kako ne bi imali situaciju kakvu smo imali u Leskovcu, Užicu, Novom Sadu, Beogradu, da ljudi koji nisu dobili podršku građana ulaze u prvi red i ne zna se u čije ime vode gradove, a oni koji su tu podršku ubedljivo dobili, bivaju smenjeni. Danas kada iz najava o najavama o merama štednje koje građani Srbije očekuju, mislim da je najvažnije da politiku vratimo u ruke građana. Jedini način da politika postane, izađe iz tog kolektivističkog duha koji i ovde poslaničke grupe gaje, jedini način da politika postane servis građana, jeste da građani dobiju priliku da pojedinačno odlučuju o njenim predstavnicima. Znam da vi ovo nećete prihvatiti ni danas i da se ni ovo danas neće naći na dnevnom redu, ali imajte na umu da oni koji su na ovaj način, kako je to rađeno prethodnih 12 meseci, prekrajali volju građana, neće na nekim sledećim izborima dobro proći. Zalažem se za to da naše odbornike u lokalnim skupštinama našu lokalnu politiku kreiraju komšije, a ne tabloidi poput „Kurira“

Narodni poslanik Dejan Nikolić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o lokalnoj samoupravi, koji su Narodnoj skupštini podnela 43 narodna poslanika poslaničke grupe DS, 20. septembra 2013. godine sa ispravkom predloga za dopunu dnevnog reda od 6. oktobra 2013. godine. Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, eve samo u pet dana drugi put prekidate sednicu i stavljate na dnevni red zakone po hitnom postupku samo zato što Vlada nema sposobnosti da prepozna probleme nedelju dana unapred. Nastavljate sa tim, rekao bih kliše – odnosom prema opoziciji, da ni jedan reformski predlog koji predloži opozicija ne može da dođe na dnevni red. Politička situacija u Srbiji je danas takva da vapi za promenama, to je suština naših predloga. Demokratska stranka je predložila set izbornih zakona i želi da napravi pravni okvir za promenu izbornog sistema. Još jednom, predlažemo da gradonačelnike građani u sva 23 grada biraju direktno, pa kada daju podršku jednoj listi, jednom čoveku, znaju ko će voditi taj grad i tu opštinu, a ne da danas, kakva je situacija širom Srbije, vode oni koji nisu dobili ni upola toliko glasova. Postoji ustavno ograničenje da predsednike opština biramo na takav način, ali ne postoji nikakvo ustavno ograničenje da odbornike biramo na jedan drugačiji način, pa da građani znaju tačno kome daju glas. Ako taj njihov kandidat na listi dobije dovoljan broj glasova, znaju ko će ih predstavljati u lokalnoj skupštini, a ne oni koji nemaju nikakvu podršku građana, to je suština našeg predloga. Želimo da zaštitimo izbornu volju građana od prekompozitora, kompozitora i da politiku damo političarima koji se kandiduju na izborima i koji dobijaju podršku građana. Još jednom, ovi predloženi zakoni imaju veze sa političkim dešavanjima u poslednjih 14 meseci širom Srbije. Izborna volja građana je nešto što mora da se poštuje, ne nešto sa čim može da se igra.

Molim narodne poslanike da pritisnu

Narodni poslanik Borislav Stefanović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o glavnom gradu, koji su Narodnoj skupštini podnela 43 narodna poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka 20. septembra 2013. godine, sa ispravkom teksta i obrazloženja Predloga zakona od 27. septembra 2013. godine, kao i sa ispravkom Predloga za dopunu dnevnog reda od 6. oktobra 2013. godine.

Narodni poslanik Srđan Miković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednici dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici prof. dr Miodrag Stojković i Srđan Miković, 2. aprila 2013. godine. Da li narodni poslanik Srđan Miković želi reč? (Da. Gospodine predsedavajući, dame i gospodo, koleginice i kolege narodni poslanici, u proceduri pred Narodnom skupštinom nalaze se dva predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Jedan predlog zakona je predložen pre par dana od strane Vlade. Drugi predlog zakona je pre više od šest meseci predložen i stoji ovde u proceduri. U par navrata jedan od predlagača zakona prof. dr Miodrag Stojković je pokušavao da vas ubedi da se to stavi na dnevni red i da izglasamo takav jedan zakon. Da je to učinjeno, ne bi bili u situaciji danas da jedan od ministara u radnoj knjižici ima upisano samo srednju školsku spremu, a to je gospodin Lazar Krstić. Znači, on nije nostrifikovao diplomu, a da ste usvojili zakon koji je još 2. aprila, znači ne 1. aprila, nije bila šala, nego 2. aprila predložen u proceduru bili bi u situaciji da ne samo gospodinu Lazaru Krstiću, nego i svim ostalim kojima to treba, da se izvrši nostrifikacija kako treba, da za to pojedine visokoškolske ustanove ne traže neke enormne iznose, nego da to bude pred kontrolom države. Ni po jada što niste prihvatili nešto je gurao gospodin Miljenko Dereta, a što smo praktično operativno napravili profesor Stojković i ja, i predložili u proceduru, znači, ni po jada što to nije urađeno. Da je Vlada Republike Srbije uradila svoj deo posla i u ovom periodu od šest meseci kada smo nacrtali šta sve treba uraditi, nije urađeno. Znači ako nećete da prihvatite naš predlog koji je dobar, onda uzmite i uradite.

To je tri reči po danu. Znači, da je ministarstvo ili Vlada svaki dan po tri reči napisalo, imalo bi ovakav predlog zakona, ali očigledno da je teško tri reči po danu napraviti i za šest meseci imati ovakav zakon. Smatram da je nedopustivo da se na ovaj način radi. Sugerišem da svaki put kad damo predlog, ako nećete da prihvatite naš predlog, u nekom doglednom vremenu predložite, ako treba prepišite, nećemo se žaliti, pošto ovaj predlog zakona je u korist svih.

Pošto smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku i predlozima za dopunu dnevnog reda, a na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.

Primili ste Predlog zakona koji je podnela Vlada. Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Pre otvaranja načelnog pretresa, podsećam vas da, prema članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave u načelu za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe, koje imate u prilogu.

Saglasno članu 157. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram načelni pretres.

Izvolite. Poštovani predsedavajući, uvaženo predsedništvo, dragi poslanici, predstavlja mi izuzetnu čast što mogu po prvi put da se obratim javno i da predložim nešto što predstavlja rešavanje životnog problema 30.000 studenata, a možda i većeg broja, koji su u dosadašnjim zakonskim uslovima dovedeni u situaciju da ne mogu da nastave školovanje započeto.

Naime, Studentska organizacija Srbije u zajednici sa KONUS-om, sa Zajednicom univerziteta ili rektora svih univerziteta, i privatnih i državnih, je početkom septembra ove godine uputila zahtev Ministarstvu za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj za izmenu zakonskog akta kojim se dozvoljava da studenti i ove godine upišu narednu školsku godinu sa 48 ostvarenih bodova u prethodnoj školskoj godini. Mi smo prihvatili to, uputili Vladi, a Vlada uputila jedan predlog pre izvesnog vremena Skupštini, sa molbom za hitno rešavanje tog problema. Kako ovaj visoki dom to nije usvojio, ponovo smo uputili zahtev, koji je Vlada usvojila. Danas po zahtevu i željama studenata, ja vas molim da usvojimo predlog studenata i da se zakonska odredba koja je donesena prošle godine izmenom Zakona o univerzitetu, koja definiše da student ima pravo da upiše narednu školsku godinu po osvojenih 50 SBB bodova, da to ponovo vratimo na 48 bodova. Samo podsećanja radi, Zakon o visokom obrazovanju kojim je Republika Srbija ušla u zajednicu zemalja sa Bolonjskom deklaracijom i bolonjskim obrazovnim procesom, usvojen je septembra 2005. godine. Od tada pa do prošle godine, kada je učinjena izmena Zakona, uredbama Vlade Republike Srbije su donošene olakšavajuće okolnosti u kojima je sa 60 bodova dozvoljavano studentima da se upišu sa 48 bodova. Prošle godine, izmenama Zakona o univerzitetu, u dogovoru sa studentskom asocijacijom, dogovoreno je da se zakonom reguliše da taj broj bodova bude 50. Međutim, studenti, ponovo ponavljam, još pre početka septembarskog roka, su registrovali i napravili spisak od potencijalno 30 i nešto hiljada studenata, koji ne mogu da ostvare ili da dostignu prag od 50 bodova i zamolili vas ovde da dozvolite izmenu zakona kojim bi se i ove godine dozvolilo kolegama studentima u čitavoj Republici Srbiji da upišu narednu školsku godinu sa osvojenih 48 bodova. Radi se o jedinstvenom zahtevu studenata Srbije i jedinstvenom zahtevu KONUS-a, Zajednice univerziteta Srbije, svih rektora, na kojima smo i mi prisustvovali i dali im podršku. Uz ovaj osnovni zakon, na samom početku školske godine, registrovano je i da postoje problemi primenjivanja zakona koji treba da stvore zakonsku pretpostavku za osnivanje visokoškolske ustanove za ostvarivanje studijskih programa za potrebe nacionalne bezbednosti i istovremeno izjednačavanje njenih statusa sa visokoškolskim ustanovama odnosno za ostvarivanje studijskih programa za potrebe policijskog odnosno vojnog obrazovanja.

Zakona o visokom obrazovanju. Vaše informacije radi, u toku je ili je završena javna rasprava o izmenama Zakona o visokom obrazovanju. Ta javna rasprava je trebala da se završi do 1. septembra ove godine. Na zahtev KONUS-a, znači Zajednice univerziteta Republike Srbije, i privatnih i državnih, i studentske asocijacije, javna rasprava je produžena do 1. oktobra. Ta javna rasprava je upravo završena i jedinstvena pravila zakona, predlog zakona, usvojen na KONUS-u i studentskim asocijacijama, naravno sa Ministarstvom, biće prosleđen Vladi Republike Srbije. Ovom prilikom vas ja molim samo da učinimo ove dve izmene i obezbedimo nesmetan početak školske godine, nesmetan upis studenata koji su započeli studije kojima su studije i pravila studiranja menjana, počev od 2005. godine,sedam godina, odlukama Vlade, a onda izmenom Zakona do danas. Ja vas ponovo molim da učinimo uslugu i da obezbedimo armiji studenata da nastave školovanje u uslovima kako je to moguće. Naravno, ubeđen sam da ćemo veoma brzo imati prilike da pređemo i taj famozni prag, ne 50 bodova nego i famozni prag od 60 bodova. Mislim da zajedničkim naporima univerziteta, univerzitetskih nastavnika i studenata, a za to sve postoji dobra volja, možemo da ostvarimo i tih famoznih 60 bodova. Moguće je kolege poslanici i profesori univerziteta, ako zajednički učinimo napore da podelimo odgovornost, prava i obaveze.

Očekujem od vas podršku i ume studenata, u ime svih poslanika univerzitetskog obrazovnog sistema Srbije. Još jednom vas molim da usvojite ove zahteve i da usvojite predlog za hitnom izmenom ovih zakonskih regulativa.

Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč? (Ne.) Reč ima narodni poslanik Mirko Čikiriz. Gospodine ministre, gospodine predsedavajući, pre tačno godinu dana naša poslanička grupa je ceo dan ubeđivala tadašnjeg ministra prosvete, gospodina Žarka Obradovića, da razmišlja na način na koji ste vi sada razmišljali. Zbog činjenice da Bolonjska deklaracija nije podjednako zaživela na svim našim fakultetima, da ne postoji sveobuhvatna analiza niti validna baza podataka i da u sektoru za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvete radi svega nekoliko zaposlenih, ako se ne varam šest, sedam, a primera radi u Hrvatskoj ih ima negde oko 50, da ne postoji ni validna baza podataka pre primene Bolonjske deklaracije, jer je tada autonomija fakulteta tumačena na jedan pogrešan način i zbog činjenice da nismo obezbedili studentima sve ono što im predviđa Bolonjska deklaracija, smatrali smo da u narednih nekolik godina dok nemamo potpune podatke da su svi fakulteti na pravi način bez pogrešnog tumačenja, bez zloupotrebe ovlašćenja koje im daje Bolonjska deklaracije, bez njihovog pogrešnog tumačenja, da su primenili Bolonjku deklaraciju, tek tada možemo od studenata da tražimo da urade ono što rade studenti na evropskim univerzitetima i da im povećavamo prag za evropski sistem prenosa bodova. Čini nam se da nažalost, gospodin Žarko Obradović uopšte nije za to imao sluha. Čak smo na kraju bili ubeđenja da je to neki dogovor unutar Vlade da se namerno smanji broj studenata koji bi se finansirao iz budžeta da bi država na taj način uštedela. Posle iscrpne i argumentovane rasprave, drugog nekog rezona za odbijanje ovakvog stava naše poslaničke grupe nije bilo. Drugo, od primene Bolonje od 2005. godine mi gotovo svake jeseni imamo proteste studenata. Mi smo prošle godine, bez toga da prizivamo studente da oni protestuju, da šalju vama zahteve i da potpisuju peticije, i dalje znali šta će se dogoditi i zbog čega. Zato što smo stalno u kontaktu i sa studentima i sa univerzitetom i sa studentskim asocijacijama i organizacijama i znamo koji su njihovi životni problemi. Svako ko hoće teret odgovornosti da prebaci na nekog drugog profesori koji ne primenjuju Bolonju, teret odgovornosti prebacuju na studente pa kažu – nemaju radne navike, nisu naučili sistematski da uče, mnogo je propusta u predškolskom, osnovnom, srednjem obrazovanju i onda ceh plaćaju studenti kada dođu na fakultet i to je rezon na primer, Veterinarskog fakulteta gde je prolaznost iz treće u četvrtu godinu samo oko 5% Međutim, ako pogledamo neke druge fakultete, poput Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, koji je na izvanredan način, čini nam se, primenio Bolonjsku deklaraciju, odmah su podelili ispite u dvosemestralne, modernizovali, skratili gradivo, prilagodili ih studenskim potrebama, počeli rad sa studentima u manjim grupama. Jer, mi smo i prošle godine to stalno isticali, da profesori na evropskim univerzitetima rade u grupama od sedam do 10 studenata. Kod nas se radi sa toliko velikim brojem studenata, da se tu kvalitet apsolutno gubi, da to nema svoj efekat koji treba da ima. Cenu tome ko plaća? To se posebno dešava na privatnim fakultetima, gde je osnovni interes fakulteta, naravno, pored obrazovanja i vaspitanja, da se upiše što više studenata, da što više studenata finansira fakultet, da bi zaposleni imali od čega da žive. Ali, gde je tu osnovni smisao i svrha postojanja univerziteta i fakulteta? Ne može profesor i univerzitet da bude u centru obrazovnog sistema. U centru obrazovnog sistema mora do visokog obrazovanja da bude učenik, a na visokom obrazovanju student i sve da bude podređeno studentima. Mislim da, bez imalo pretenzija da se dodvoravamo zahtevima studenata, zbog činjenice da mi ni dan danas nemamo bazu podataka profesora, gde predaju, šta predaju, stručne kvalifikacije itd, da nam nedostaju mnoge baze podataka, da su ocene o tome koliko se kod nas primenjuje Bolonjska dekleracija, krajnje paušalne, od onih koji smatraju da se odlično primenjuje, što je sigurno činjenica na nekim fakultetima, recimo i na Fakultetu organizacionih nauka, ali je i činjenica da se na mnogim fakultetima neprimenjuje. Čini nam se da je dobar primer Univerzitet u Novom Sadu koji je odmah po potpisivanju Bolonjske deklaracije krenuo u neophodne promene i reformi i rezultati toga su vidljivi ako se analizira i broj prolaznosti studenata i prosečna ocena i prosečno vreme studiranje itd, i oni fakulteti koji su primenili na pravi način Bolonjsku deklaraciju oni su baš postigli one efekte koji smo želeli da imamo sa Bolonjskom deklaracijom. Ono što je, čini mi se, neki još uvek utisak u javnosti, ali pogrešan utisak i postoje ljudi koji uopšte ne razumeju smisao Bolonjkog procesa obrazovanja i u startu imaju zbog neinformisanostotpor prema tome, zagovarajući i veličajući stari obrazovni sistem sa obrazloženjem da je Bolonjska deklaracija nešto što nam je nametnula Evropa. Mislim da zbog javnosti treba reći da to nije tačno, da smo mi dobrovoljno ušli u proces potpisivanja i primene Bolonjske deklaracije i tog načina obrazovnog sistema, da je skoro 50 zemalja Evrope potpisalo Bolonjsku deklaraciju i da se ona čak primenjuje i u Rusiji. Prema tome, nije projekat EU bez obzira što smo mi političke stranke koje su se otpočetka svog političkog delovanja zalagale za primenu evropskih vrednosti, smatrajući ih najvišim vrednostima civilizovanog sveta, a dobro je što je Bolonjska dekleracija imala taj izvan evropski karakter. Šta mi treba da uradimo pošto će 50 bodova važiti za narednu školsku godinu, odnosno 2013, 2014. godinu? Šta treba da uradimo u ovih godinu dana?

Zato vama predstoji u narednih godinu dana veliki posao. Šteta je što prethodni ministar sa njegovim timom nije razmišljao na način na koji smo razmišljali. Verujte mi, ako vi u ovom pogledu ne uradite to što treba da se uradi, mi ćemo sledeću jesen dočekati sa novih 30.000 potpisa studenata sa novim zahtevima i opet ćemo verovatno u istoj sali menjati zakon u tom smislu da će važiti 48 bodova i za školsku 2014. i 2015. godinu. To je naša procena, budući da smo veoma ozbiljno pristupili svim ovim problemima koji opterećuju studente, jer nezaboravimo da negde oko 80.000 đaka svake godine krene u osnovno obrazovanje, a posle srednjeg obrazovanja skoro 55.000 njih upiše fakultet, što je, s obzirom da se već na prvoj godini izvrši taj prvi krug selekcije, gde obično skoro polovina njih ne upiše drugu godinu, posle toga je taj procenat znatno veći. To znači da kod nas postoji veliki potencijal i velika zainteresovanost mladih ljudi da steknu visoko obrazovanje. Drugo, ono što je moralo ministarstvo da uradi u sadejstvu sa ostalim ministarstvima je da sve nove oblike, nova zanimanja i obrazovanja koja podrazumeva Bolonjska dekleracija, da ih u dogovoru sa Nacionalnom službom za zapošljavanje klasifikuje, da u dogovoru sa Privrednom komorom utiče na pravna lica da ona u svojim sistematizacijama uvedu ta nova zanimanja, jer imamo paradoksalne situacije da se završe strukovne studije, da se završi master, a da kada neko sa takvim obrazovanjem ode u Nacionalnu službu za zapošljavanje oni jednostavno ne mogu da ga evidentiraju zbog nedostatka tog oblika klasifikacije.

Sve što je dobro podržavali smo, a sve što vodi u nekom suprotnom smeru smo kritikovali argumentovano, ali smo i davali predloge za rešenja. Ono što je po nama jedna od najvećih koristi Bolonjske deklaracije je dodatak diplomi, zvanični dokument gde se ne samo navode ispiti, bodovi i ocene, imena profesora, van nastavne aktivnosti, već i sve ostale aktivnosti studenata koje mogu biti jedan odličan si-vi, odlična preporuka za buduća zaposlenja, za buduću profesiju, jer će poslodavac ako pogleda studenta koji je imao širok dijapazon interesovanja, široku sferu oblasti koji su ga interesovale, koji je ima multidisciplinarni pristup ne samo surovom učenju, ili kako se to narodski kaže bubanju, već sticanju i vaspitanja i obrazovanja na jednom višem i širem nivou mimo onoga što mu predviđa fakultet, da će sigurno poslodavac pre zaposliti nekog takvog nego neko ko se bavi samo onim što se od njega traži i ko nema tu potrebnu širinu koja je potrebna za obavljanje svih vrsta poslova. To obrazloženje da će nastavnici imati više vremena da se posvete naučnom radu sa smanjenjem broja ispitnih rokova, rekli smo da to po nama odmah ne pije vodu, to pada u vodu. Zbog čega? Zbog jednostavne činjenice da profesor najmanje vremena troši na polaganje ispita, da se polaganje ispita često organizuje popodne i uveče i subotom i nedeljom i da ništa naučno-nastavni proces time ne trpi. Zbog toga smatramo da je dobro što se vraća ponovo taj šesti ispitni rok. Mislim da odgovornost za sve ovo o čemu pričamo nije samo na Ministarstvu prosveta, pa sada zbog toga što vi sedite kao predstavnik Vlade, da sve ono što je kritika naša upućena i prethodnom ministru i ministarstvu, i mislim da rukave treba da zavrnu i visokoškolske ustanove i srednjoškolske ustanove i ustanove obrazovnog sistema u osnovnom obrazovanju, profesori itd. U razgovoru i sa studentima i sa profesorima dolazimo 1001 put do istog zaključka, da sve čine ljudi. Profesori koji ne žele da razmišljaju na način na koji se to od njih traži Bolonjskom deklaracijom, oni jednostavno svu odgovornost prebacuju na studente, a i ako primenjuju Bolonjsku deklaraciju, primenjuju je na način koji, čini nam se, po nama više ima zloupotreba onoga što nudi Bolonjska deklaracija, nego njene istinske i dobronamerne primene. Zbog toga je prolaznost na ispitima kod mnogih profesora, dva profesora predaju jedan te isti predmet, kod jednog profesora je prolaznost 80%, kod drugog 5% Znači, to ne može da bude ni do studenata ni do naučnog gradiva, već jedino odgovornost može biti na profesoru. Zbog toga mi ne gledamo na ovu problematiku sa crno-belog pogleda, već isključivo analitički i, čini nam se, trezne glave. Zbog toga mi mislimo dau narednih godinu dana vaše ministarstvo čeka jedan veliki posao i, ako taj posao završite, mi sledeće godine u ovo vreme nećemo biti u ovoj situaciji, ako ne završite posao, na žalost, ministre, imaćemo ponavljanje ove situacije. Narodni poslanik Milorad Mijatović, samo se prijavite još jednom, molim vas. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, uvažena potpredsednice, uvaženi ministre, državni sekretari, pomoćnici, meni je veliko zadovoljstvo da možemo danas raspravljati o ovom zakonu. Istina, ovo što danas raspravljamo, to je nešto što je iznuđeno, iznuđeno da bi se izašlo u susret ponovo populaciji studenata, drugim rečima, da bi im smanjili broj bodova za upis u narednu godinu, i već večito studensko pravilo - što više ispita. Sad idemo sa pet na šest, možete dati i 22 ispitna roka, mi opet nećemo dobiti kvalitet. Ono što želim da govorim, to je - da li je Bolonjski proces koji primenjujemo u Srbiji je zaživeo? Ja mogu reći da jeste. Sam sam profesor, sam predajem studentima i veoma dobro znam kako smo počeli 2005, 2006. godine i gde se sada nalazimo, 2013. godine. U prvom naletu je bilo da moramo povećati efikasnost studiranja. Počelo je naravno snižavanje kriterijuma i sama ta činjenica je značila da smo odjednom imali velike prolaznosti. Istovremeno, primenom Bolonjskog procesa naglo je porastao i broj visokoškolskih ustanova. Pored državnih, dobili smo i veoma veliki broj privatnih fakulteta, odnosno univerziteta. Počela je neujednačenost u kvalitetu i borba za svakog studenta. Ja znam da je znanje bogatstvo, ali znanje nije jednako novac. Izgleda da smo mi shvatili da je znanje jednako novac, pa onda pojedinci osnivanjem fakulteta, raznoraznih odeljenja u svim mogućim mestima su shvatili da mogu zaraditi veoma velike pare. Neki od njih su to zaista i uradili i dobili. Ne bih na ovaj način da kažem da su samo privatni fakulteti uzrok svemu tome. Naime, državni fakulteti, kada su se našli u borbi za opstanak na tržištu, i sami državni fakulteti su naglo počeli da smanjuju svoje kriterijume, ocenjivanja i dobili smo jednu veliku hiperinflaciju diploma, diploma koje nisu imale upotrebnu vrednost. Te diplome su koristile, nažalost, zajedno sa kombinacijom političke moći, da pojedinci dođu do značajnih mesta u državi, da upravljaju državom, a nisu imali sposobnost i nemaju sposobnosti. Nemoguće je da svi budu najbolji. U jednoj generaciji ne možete imati, u jednom odeljenju ili kod jedne grupe od 50 studenata, da imate 25 desetki. Nisu svi takvih sposobnosti. Ono što imamo kvalitetno u našoj zemlji, to moramo podržavati, pa čak i po cenu da podižemo prag i da dođemo do tih 60 bodova, a za takve kvalitetnestudente da imamo stipendije, mogućnost da ostanu da rade gde mogu svoje kvalitete da iskažu. Oni koji to ne mogu, oni nažalost neće dobijati značajna društvena mesta u državi, u državnoj hijerarhiji, a posebno kod privatnika. Znate, diplome se negde toliko i ne cene. Bio sam dugo vremena i u Americi. Video sam da kod njih vi možete dobiti posao ako znate raditi i bez diplome. Isto takomožete imati diplomu, a ako ne znate, dobićete otkaz odmah. A i u jednoj Americi vole da imaju kombinaciju diplome, ali i znanja koje ta diploma verifikuje, da je taj student tozaradio onoliko koliko treba da ima. Ako shvatimo da visoko obrazovanje nije samo novac i ako shvatimo da moramo da imamo situaciju da iza tih diploma stoji znanje, onda ćemo vrlo brzo i vrlo lako doći do kvalitetnih kadrova. Nažalost, mi smo napravili jednu inflaciju ljudi koji imaju raznorazne menadžmente i znanja koja nisu upotrebljiva, a kada tražimo informatičare, kada tražimo inženjere, kada tražimo ljude koji znaju posao, takve ljude ne možemo naći. Zašto? Zato što ovi fakulteti, neko je spomenuo i Elektrotehnički fakultet i FON, moraju da traže znanje, jer vi ne možete nekome dati da gradi puteve ili mostove, a da nije zaista ispekao dobro na fakultetu znanje, a kasnije, kroz struku, kroz iskustvo, došao do nekih zavidnih visina. Mogu vam reći, možemo dovoditi strane investitore koliko god hoćemo, otvarati fabrike čipova, nisam siguran da ćemo naći inženjere koji će moći sve to da prate. Zašto? Zato što je društvena usmerenost bila – dođite do diplome, a onda ćemo se lako snaći, negde ćemo zaposliti po partijskim linijama, dobićete pozitivnu poziciju. Sve ono što je dobro oteraćete od sebe, oni će otići u inostranstvo, a mi ćemo ostati ovde gde se nalazimo i stalo dolaziti u istu situaciju, da nemamo kvalitetnih kadrova. Ima još nešto što je veoma interesantno. Hiperinflacija, osim master diploma, doktorskih disertacija, prosto je neverovatno koliko imamo doktora nauka, ljudi koji se kite titulama, a iza sebe nemaju ni jedan ozbiljan naučni rad, niti su bilo šta objavili u inostranstvu, a isto tako nisu se našli u situaciji da njihov rad bude prikazan u bilo kom referativnom časopisu koji postoji u svetu, što je sasvim normalno ako se bavite naukom. Još nešto postoji, a to je kupovina raznoraznih titula, kupovina nekih akademija. Moram priznati da, kada sam čuo da ima nekih akademija, kada sam jedan naučni rad objavio u Americi, dobio sam jedno pozivno pismo za Njujoršku akademiju nauka, da budem član. Trebalo se platiti, to je bilo devedesetih godina, kada je to bilo veliko, 60 dolara, ja nisam platio jer je mene bilo sramota da postanem član Njujorške akademije nauka sa jednim objavljenim naučnim radom. Vi sad imate akademike koji iza sebe imaju ne znam ni ja šta, što je titula bombastičnija, to je cena veća. Kada govorim o svemu tome, želim da kažem samo jednu stvar. Očekujem da ćemo u narednih godinu dana detaljno sagledati kako idemo u visokom obrazovanju, koliko imamo fakulteta, a isto tako, kad to sagledamo, da vidimo šta je potrebno menjati u visokom obrazovanju, da li će to biti jedna celovita promena Zakona o visokom obrazovanju, iz prostog razloga da bi dobili adekvatan kvalitet. Ne moraju svi u ovoj zemlji imati fakultetske diplome, ali one koje imamo, iza njih mora da stoji znanje, kvalitet, kompetentnost, stručnost. U tom smislu, nadam se da će nova ekipa novog ministra za obrazovanje znati uraditi, znati predložiti celovitu reformu koja mora da ide, ne samo od fakulteta, od osnovne škole, srednje škole, da nam se ne dešavaju sve ove stvari koje su se dešavale. U obrazovanju nemate velikih promena, ne možete ih imati. Nema tu velike modernosti. Tu ima podizanje kvaliteta, organizacija sistema koja mora da funkcioniše i onda ćete iza toga imati kvalitet. Ako smo znali i u siromašno vreme, posle Drugog svetskog rata, da imamo dobre i kvalitetne kadrove, koji su bili spremni da grade ovu zemlju, valjda možemo i sada, 2013. godine, kada nismo toliko siromašni, jer nije uvek potreban novac za nešto. Nekad je potrebno samo znanje, stručnost, kompetentnost i ljudi da sednu i da uče, jer nema nekog velikog, volšebnog načina da nešto naučite. Nijedan kompjuter vam neće staviti stvari u glavu, ukoliko sami ne sednete, ne radite i ne pokažete ono što treba. Od vas očekujemo dugoročno rešavanje ovih problema, jer oblast obrazovanja, kao značajna oblast u ovoj našoj državi, je najlakša oblast koja se može transformisati, koja nije toliko potonula u svojim kriterijumima. Dakle, uz malo truda, malo volje i sa možda manje para ćemo moći da dođemo do kvalitetnih kadrova. Naravno, postoje tu i oblasti gde trebaju dosta velika sredstva, moderna oprema, ali takvih ljudi u ovoj zemlji nije potrebno baš previše. Sa mnogo manje para i ulaganja u nauku, povezivanjem sa privredom, mislim da možemo doći do kvalitetnih kadrova. U suštini, idu kod prijatelja, pa formalno donesu i mi to formalno prihvatamo. Kada ćemo doći u situaciju da ozbiljne firme u završnim godinama fakulteta dolaze na fakultete, traže najkvalitetnije ljude i ti najkvalitetniji ljudi sutra, kada završe fakultete i visoke škole, odmah dobiju posao, da se uče i da mogu da rade. Izgleda, samo nije normalno u Srbiji.

Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre, predstavnici ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, PUPS smatra da je ovaj predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju nastavak uređenja oblasti obrazovanja, ali na jedan samo tehnički način, samo u delu ova četiri člana, što nije trajno rešenje. Nadam se da ćemo u nekom narednom periodu i ovaj zakon celovito regulisati i imati jedan normalan zakon o visokom obrazovanju. Mi smo nedavno usvojili set zakona o obrazovanju. Nakon Zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju, koji je već nekoliko godina u upotrebi i Zakona o visokom obrazovanju, koji već dugi niz godina detaljnije uređuje problematiku vezanu za visoko školstvo u Srbiji, usvojili smo Zakon o osnovnom obrazovanju, Zakon o srednjem obrazovanju i Zakon o obrazovanju odraslih, i time zaokružili jedan proces u obrazovanju. Ovim izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju detaljnije uređujemo ovu oblast i izlazimo u susret potrebama studenata u ovoj teškoj ekonomskoj krizi za sve, a naročito za studente. Zbog toga će PUPS u danu za glasanje podržati ovaj predlog zakona i glasati za njegovo usvajanje. Zakon o visokom obrazovanju, kao što je ministar naglasio, usvojen je 2005. godine, posle pristupanja naše zemlje Bolonjskom procesu, kao procesu stvaranja evropskog prostora visokoškolskog obrazovanja. O Bolonjskom procesu ne bih govorio posebno, zato što su moji prethodnici već govorili o tome i verovatno će govoriti i dalje, ali bih izneo jedan podatak o hiperprodukciji visokoškolaca.

Više puta su vršene promene i dopune ovog zakona, i to 2007, 2008, 2010. i zadnja promena je bila 2012. godine, tako da se i ove godine nameće potreba njegove izmene i dopune, koje ćemo danas regulisati. Ali, kako reče ministar, već je završena rasprava o Zakonu o visokom obrazovanju i nadam se da će u nekom narednom periodu taj zakon rešiti ovaj segment na jedan celovit način. Ovom prilikom ću se kratko osvrnuti na pojedine članove i odredbe ovih izmena i dopuna Zakona o obrazovanju. Kažem da je ovo delimično samo tehničko pitanje, bez nekog suštinskog, jer je u članu 40. u stavu 3. regulisano da se, pored ostvarivanja studijskog programa za potrebe policijskog, odnosno vojnog obrazovanja, ostvaruje i studijski program za potrebe nacionalne bezbednosti i na jedan način i ovaj segment uvrštava i izjednačava u status sa ustanovama iz visokoškolskih ustanova, studijskih programa za potrebe policijskog i vojnog obrazovanja. To je verovatno kao jedno privremeno rešenje i verujem da će u narednom zakonu, koji će biti celovito, to biti rešeno u celosti. U članu 73. dodaje se novi stav koji reguliše samo izvođače nastave i koji pruža mogućnost da se angažuju određeni predavači, odnosno izvođači nastave na ovom studijskom programu, koji će biti regulisan, odnosno koji će biti ustanovljen. Članom 3. Predloga zakona menja se odredba prethodnog zakona, tako da broji ispitnih rokova u školskoj 2013/2014. godini bude šest, umesto sada predviđenih pet. Ovaj stav predlagača malo je nejasan, jer su isti predlagači pre godinu dana dali predlog da broj ispitnih rokova bude šest. Nejasno je čime su se rukovodili ovakvim promenama svojih stavova za samo godinu dana, jer mi moramo, kada odlučujemo o nečemu ili kada nešto predlažemo, malo detaljnije da uđemo u tematiku. Ti isti predlagači koji su prošle godine predložili jedno, sada to opovrgavaju i predlažu sasvim drugu stvar. Ovo je samo jedno tehničko pitanje i uopšte nije sporno da se studentima omogući više redovnih ispitnih rokova radi zaštite interesa studenata i umanje efekti ekonomske krize. Do sada je takođe bilo više ispitnih rokova nego što je to bilo zakonom predviđeno, ali se na ovaj način omogućuje studentima da imaju više redovnih ispita bez naknade plaćanja. Koliko je meni poznato, ne nekim niškim fakultetima godišnje imamo i po 11 ispitnih rokova i na taj način se omogućuje studentima da redovno daju ispite i ispune uslove za upis naredne godine. Članom 4. Predloga zakona, radi zaštite interesa studenata i umanjenja efekata ekonomske krize, zbog izvesnog finansijskog opterećenja po osnovu plaćanja školarine, predlaže se smanjenje bodova sa 50 na 48 bodova u narednoj školskoj godini. Ova dva člana, povećanje ispita i smanjenje bodova, su malo kontradiktorna, jer članom 3. omogućujemo povećanje broja ispita, a članom 4. smanjujemo efekte učinka. Valjda je logično da se poboljšanjem rada povećava, a ne smanjuje učinak, što mi ovde upravo radimo. Znači, povećavamo uslove, povećavamo broj ispita, a smanjujemo broj bodova, odnosno ispitnih rokova. Ako je sve ovo u interesu obrazovanja u Srbiji, u interesu studenata, onda treba omogućiti studentima da u ovoj i u ovakvoj situaciji, bez većih trzavica, redovno završavaju svoje studije. Poslanička grupa PUPS, nakon ove rasprave i rasprave u pojedinostima i eventualnog poboljšanja zakona kroz amandmane, u danu za glasanje podržaće ovaj zakon i glasaće za usvajanje ovog zakona. Poruka ministru je da novi zakon koji bude rađen bude celovit i da bude malo na duži period, a ne na godinu ili dve. Gospodine Korać, bili ste prijavljeni. Gospođo predsedavajuća, gospodine ministre, poštovani narodni poslanici, ostaviću mojih kolegama iz poslaničke grupe da nešto kažu o tome kako se pojavila ova tačka ovde na dnevnom redu. Dakle, upravo je pre nekoliko dana odbijeno da se ovo pojavi, pa se onda pojavilo. Videćete i jednu zanimljivu činjenicu, da je već ovo sve predlagano u vidu jednog amandmana koji je naša poslanička grupa podnela, pa je to odbijeno. Dakle, zaista se postavlja pitanje kako se vodi prosvetna politika u ovoj zemlji. Ne mislim konkretno u ovom trenutku na ministra, koji je to tek postao, nego mislim u celini. Pre svega, ovde se predlaže osnivanje jedne nove više škole. Treba istini za volju reći da ta škola već praktično postoji, da se ona nalazi u zgradi BIA, da je prilično nejasno koji je smisao osnivanja ovakve institucije. Želim da vas upozorim da to nije privatna institucija, nego državna, pa valjda je logika da će oni koji završe tu višu školu raditi u BIA ili u vojne bezbednosti. Mogao bih da postavim zanimljivo pitanje – kad popune kvotu koja je potrebna, a da ne iznosimo ono što se obično smatra državnom tajnom, broj zaposlenih u BIA, ali taj broj je nekoliko hiljada i nije neograničen, onda se postavlja pitanje gde će da traže posao? Ovde je logika da ne treba svako da ima fakultete. Treba, poštovane dame i gospodo, treba nastojati da ljudi uvek imaju više obrazovanja, a ne manje obrazovanja. Postoji Fakultet za bezbednost i moglo je da se na njemu otvori nešto.

Moram i pored najbolje volje da kažem da ne vidim zašto bi ti tehničari, ne znam šta se pod time podrazumeva, oni koji postavljaju prislušne uređaje, prate, fotografišu, otvaraju poštu, čitaju nam mejlove, pošto imamo najsavremeniju opremu, moraju da imaju neku višu školu. To možete da radite i sa nekom drugom školom, a ambicioznije treba uputiti da završe fakultete. Još jednom, ne vidim logiku osnivanja ovakve institucije, posebno što ona već postoji i već se zna ko tu radi i već se skupilo društvo itd.

Znači, UDBA je dobila svoju višu školu. Ne znam da li su pre imali kurseve, kako se to zvalo, ali nekako mi ne liči ovo na moderno vreme. Ima fakultet, neka završe fakultete, a tehničari i ovi koji rade, neka rade sa srednjom školom. Sada da idem na ono što je ovaj predlog ovde. Ovaj predlog ovde koji je ono što se zvalo nekada palijativna mera ili mera koja treba da spreči neki požar, on nama otvara suštinu problema u našem visokom obrazovanju. Odmah da kažem, naša poslanička grupa će glasati za ove promene, da ne bude nikakve zabrane. Mi smatramo da studentima treba olakšati i omogućiti im da sa manjim brojem bodova i sa nešto većim brojem ispitnih rokova mogu da studiraju. To nije stvar demagogije ili prihvatanja da su naši studenti gori nego u svetu, nego činjenice pod kakvim uslovima naši studenti studiraju. Kada se oni bune i ovo traže, nije korektno optuživati te mlade ljude da oni žele da se upisuju na fakultet i stiču diplome i polažu ispite, kako bih rekao, na neki drugi način nego što je to u svetu. Ima i toga, ali to se ne odnosi na većinu studenata. Većina su to mladi ljudi koji zaista žele da se obrazuju i da imaju dobro, moderno, kvalitetno obrazovanje. Dakle, nemojte po najgorim studentima suditi. Većina želi da se obrazuje. Ako niste na budžetu, naše obrazovanje ako se samofinansirajući, školarine postaju enormne za naše uslove. Tamo su cene smeštaja velike, hrana je skupa. Mi dobijamo prvi put od 1945. godine jednu naglašenu socijalnu dimenziju obrazovanja. Naša elita, finansijska, ekonomska, reprodukuje samo sebe. Poštovani narodni poslanici, to je najveća katastrofa koja jednoj zemlji može da se dogodi, jer inteligencija se ne raspoređuje po imovinskom stanju i talentu i sposobnostima roditelja, nego na jedan prirodan način. Drugim rečima, kome roditelji ne mogu da plate školovanje ili da mu plate školovanje u velikom gradu, naročito za neke, da kažem, jedinstvene oblike studiranja, nemate svuda privatnih fakulteta, privatnih škola, ali postoje jedinstvene struke koje se nalaze na vrlo malo mesta, recimo na Filozofskom fakultetu, na kojem sam radio decenijama, arheologija.

Država ne vodi jednu politiku kontinualnog stipendiranja i finansijske pomoći mladim, talentovanim ljudima da bi mogli da završe studije. Dugoročno, Srbiji će se to strašno osvetiti, da danas studiraju oni čiji roditelji imaju novac da to mogu da plate.

Da ostavimo po strani da li Bolonju sve zemlje ispunjavaju baš onako dosledno, do kraja. Odmah da kažem, u Evropi postoje varijacije toga šta je prihvaćeno od Bolonje, a šta nije. Još uvek nije potpuno jedinstvena primena Bolonjskih principa u svakoj zemlji. Neke zemlje se ne daju i hoće da imaju svoje specifičnosti u sistemu visokog obrazovanja, ali je činjenica kada govorimo o ispunjenju zahteva Bolonje da mi nismo prethodno odgovorili šta su uradili samo univerzitetski nastavnici i sami fakulteti vizavi studenata. Da li npr. mi imamo ono što su zahtevi Bolonje kontinualni rad sa studentima, permanentno ocenjivanje tokom cele školske godine? Da li se prati rad studenata? Bolonja traži kraće predmete, po pravilu jednosemestralne itd. Da li su udžbenici prilagođeni? Na mom fakultetu već godinama anonimno studenti ocenjuju svog profesora. Mogu vam reći da mi se čini da su bile veoma tačne. Ne vidim zašto studenti ne bi mogli da ocene i tačno svog profesora. Nije tačno. U svetu, u Americi ni jednom profesoru neće biti produžen ugovor i najprestižnijem univerzitetu ako ga studenti negativno ocenjuju. Vi vrlo često imate utisak da mišljenje studenata o pedagoškom, ne naučnom, radu tog profesora i nije bitno. Nama generacijama studenata predaju ljudi koji uopšte nisu za nastavu. Nemojte da iznosim primere koje čujem od studenata sa raznih visoko obrazovnih institucija u Srbiji. Nisam detaljno upoznat. Šta je sa tom čuvenom „Aferom indeks“ Na jednom mestu je nađena korupcija na jednoj visokoškolskoj instituciji.

Onda kada se nešto nađe to se ad anfinitumodlaže sudski proces, izostave se iz sudskog procesa ljudi, bar jedan od onih koji ima, prema onome što je navedeno, visoku državnu funkciju. Kako očekujete od studenta da ima poštovanja za taj proces i od njega očekujete da u potpunosti ispunjava one kriterijume koje sama država u odnosu na visoko obrazovanje ne ispunjava? Da li su oni dostupni? Da li je organizovana nastava kakva treba? Da li profesori uopšte izvode časove? Zašto se zadržavaju na nastavi ljudi koji su izbrani, ali se pokazalo da nisu za pedagoški rad? Onda mi tražimo od studenata da oni ispune te kriterijume, a istovremeno mi kao društvo, univerziteti i država nismo studentima ispunili ono što oni ne mogu, ali očekuju da to učine odgovarajuće institucije koje se bave visokim obrazovanjem. Tako se vrtimo u jednom začaranom krugu. Šalje se jedna vrlo loša poruka. Pravljena je jedna komparativna analiza. Bolonja je potpisana 1999. godine. Mi smo od 2005. godine počeli da je primenjujemo, u početku samo parcijalno, danas ozbiljno. Kaže se – sistem visokog obrazovanja u Srbiji je u haosu. Da li ćemo mi početi te probleme da rešavamo ili ne? Da li ćemo dobiti uverljive podatke od onih koji se bave akreditacijom, s obzirom na ogromne političke i druge pritiske da se akredituje svaka institucija koju neko osniva? To nije baš najbolji primer, ali ta viša škola. Oni koji se za nju zalažu će reći – ona je od neocenjive važnosti da službenici BIA i vojne bezbednosti imaju višu školu. Mislim da ako žele da se obrazuju još jedanput, neka se upišu na fakultete. Dakle, koja je logika osnivanja raznih fakulteta? Koja je logika osnivanja raznih privatnih univerziteta, neki već sad imaju više od 10.000 studenata? Da li su odgovarajuća alternativa? Ko ide na te fakultete? Da završimo, poslednji popis je pokazao da je broj ljudi u Srbiji sa visokim i višim obrazovanjem od prošlogodišnjeg popisa, to je 10 godina razmaka, mi smo imali taj žalostan procenat, da kažem grubo oko pet-šest ljudi sa visokim i višim obrazovanjem u Srbiji, sada je dupliran. Znači, Srbija je za proteklih 10 godina dobila duplo više. To je ohrabrujući podatak i ohrabrujuća činjenica. Ne mogu sada postavljati pitanja kome treba diploma, kome ne treba, to je čuvena rasprava koja se može jako dugo voditi sa jako mnogo argumenata i protivargumenata. Kod nas je kao i većini zemalja ostavljeno, na neki način, tržištu da reguliše, obrazovnom tržištu šta studenti upisuju. Politika je vrlo osetljiva tu, sada vi kažete – treba Srbiji tri arheologa godišnje , a treba hiljadu pravnik ili 10.000 pravnika, pet arheologa, to je vrlo, ne znam po kojim kriterijumima, ali kada država određuje kvote, ali studentske ko se upisuje, jedna stvar je sigurna mi moramo konačno da porazgovaramo o tome, duplirali smo broj ljudi, odlično, dobro za zemlju, visokim i višim obrazovanjem, kako izgleda taj proces našeg visokog obrazovanja? Meni to nedostaje, posebno razne smene ministara neprekidne. Ministar se inače ne bavi samo visokim obrazovanjem, bavi se i svim drugim nivoima obrazovanja kojih ima mnogo od pretškolskog. Meni jako mnogo nedostaje jedna posvećenost države visokom obrazovanju, jer verujte mi, zašto ja vama da citiram ono što će vam svako reći, nije zemlja bogata ako ima materijalne resurse. Angola ima i naftu, ne potcenjujući uopšte tu državu. Ima i naftu, ima i dijamante, ima sve, a imate Švajcarsku koja nema ništa od toga pa je jedna od najrazvijenijih zemalja. U obrazovanju, ukupnom obrazovanju, ne samo u visokom obrazovanju u diplomi, u obrazovanju stanovništva je budućnost jedne zemlje. Sada kada se govori toliko o investicijama da li će neko konačno da shvati da investiranje u obrazovanje je najvažnija investicija u Srbiji, jer ti školovani obrazovani ljudi će dići ovu zemlju. Evo sada se postavlja pitanje, završavam zaista, treba da se otvaraju nekakve fabrike čipova, treba da dođu informatičke tehnologije ovde, a neko je postavio pitanje – ima li Srbija uopšte stručnjake koji mogu da se time bave i to je najžalosnije pitanje koje može da se u okviru jedne države postavi, imamo li mi dovoljno stručnjaka ili treba da iz inostranstva dovodimo svoje stručnjake, da im dajemo ogromne plate da bi onda oni ipak došli ovde. To može da se radi, ali bi bilo potrebno da sama Srbija ima dovoljno takvih stručnjaka. Bez investiranja u obrazovanje, ova zemlja je osuđena na, kako bih rekao, jedan neuspeh u toj utakmici u svetu između država razvijenih i nerazvijenih.

Ako je jedan Karađorđe znao da bez najobrazovanijeg čoveka u obrazovanju ne može da napravi državu, Karađorđu je to bilo jasno i on zove jednog Dositeja Obradovića koji dolazi, prvog srpskog ministra prosvete koji nam zaista služi na čast koji nam je bio u modernoj istoriji prvi ministar prosvete, onda bi morali da budemo makar na tom nivou, da ne kažem da budemo bolji od tih ustanika, da bez dizanja nivoa obrazovanja ljudi, a naročito u visokom obrazovanju, to je taj najvažniji deo obrazovanja, to je kruna, elita tog obrazovanja, mi nećemo kao država moći da odemo daleko. Kad pogledate broj visokoobrazovanih ljudi, odmah ću vam reći dve zemlje koje imaju najveći broj visokoobrazovanih ljudi, možda vas interesuje, to su Izrael i Kanada. Videćete da su to zemlje koje su jako napredne u nauci, u tehnologiji, u ekonomskom razvoju upravo zbog toga što imaju ljude koji to mogu da nose. Mi hoćemo da razvijamo Srbiju, da imamo investicije, a nemamo ljude koji mogu da nose to sve ili na malom broju ljudi to sve treba da počiva. Dakle, ako je ovo bila jedna molba da se povede računa o kvalitetu visokog obrazovanja, da se ne svidi ovo popuštanje „Bolonje“ studentima malo, to je slika nas koji se brinemo o obrazovanju, a ne tih studenata. Nisu naši studenti ni gluplji ni nesposobniji nego drugi studenti, naprotiv. Pogledajte kako dobre uspehe i rezultate postižu kada odu u inostranstvo, prosto nismo stvorili sistem materijalno, organizaciono, prateći ga, analizirajući ga, stalno ga menjajući, koji bi pomogao tim studentima da postižu bolje rezultate na ispitima. Onaj koji nema da jede, koji ima profesora koji se njime ne bavi, koji ne može da stanuje kako treba i ne može da postigne poene koji zahtevaju po „Bolonji“, ne može i nemojte to od njega ni tražiti. E sada, kakve će to posledice imati za cilj sa obrazovanjem, to svi možemo da razmišljamo. Meni je žao što sada kada se tako predlažu polurevolucionarne mere o tome kako Srbija treba odjednom naglo da se promeni, da sve bude bolje, molim lepo, podržavam, nekako je visoko obrazovanje potpuno ispalo. Čak smo čuli ovde, o tome sam već govorio, ne ulazim naravno u političke priče, da ne može da se nađe ministar građevine, jer eto nema ko. Pri Građevinskom fakultetu u Beogradu i drugim građevinskim fakultetima ima stručnjaka, sasvim je druga tema koga birate i zašto ga birate, ja se u to ne mešam. Dakle, nemojmo potcenjivati sami sebe, bavimo se tim visokim obrazovanjem, ulažimo u to visoko obrazovanje. Ovo ovde što danas vidite nije krivica studenata, nego slika svih nas.

Poštovane kolege, gospodine ministre, polako već postaje tradicija na početku svakog jesenjeg zasedanja Skupštine da ministar koji je nadležan za poslove obrazovanja nauke predlaže izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, tako da ćemo mi verovatno moći i ove dane da proglasimo danima susreta nauke u Narodnoj skupštini. Ovde se čulo par puta od nekih kolega da su ove izmene i dopune iznuđene na zahtev 30.000 studenata, odnosno da su oni potpisali tu peticiju. Ta rečenica jako para uši zato što ovo nije zahtev koji je iznuđen od strane studenata, nego je on iznuđen zbog toga što fakulteti ne rade svoj posao kako treba i nisu ga radili svih ovih godina. Šta govore česte izmene i dopune ovog zakona? Pre svega govore o tome da nije urađena ozbiljna i sveobuhvatna analiza reforme visokog obrazovanja i da Vlada Republike Srbije i Ministarstvo na čijem ste vi čelu, odnedavno doduše, da jednom jednostavnom rečenicom kaže da u stvari ne zna šta radi, upravo zbog nedostatka ozbiljne analize. Prošlo je 10 godine od kako je Srbija potpisala Bolonjsku deklaraciju i nekih sedam godina od početka primene bolonjskih principa. Počeo je da se primenjuje 2006. godine i na pitanje dokle se stiglo sa reformom visokog obrazovanja je veoma teško dati precizan odgovor, pre svega zato što se situacija razlikuje od fakulteta do fakulteta, pa se situacija razlikuje od odseka do odseka, a bogami i od profesora do profesora. Nekada imam utisak da kod nas još uvek traje živa rasprava o tome da li je uopšte trebalo reformisati visoko obrazovanje u Srbiji, pa vam studenti kažu da imaju profesore koji kažu – ja ne prihvatam „Bolonju“, neću da radim po „Bolonji“ itd. Naravno, veći je broj odgovornih profesora koji su i te kako shvatili na vreme da je neophodna reforma i oni svesrdno rade na njoj, odnosno primenjuju zakon koji je na snazi još od 2005. godine. Tu ja zameram Ministarstvu, ovu diskusiju smo vodili i prošle godine kada je gospodin Obradović bio ministar. Apsolutno se da zameriti Ministarstvu, pa ako hoćete Savetu za visoko obrazovanje i svim institucijama koje su uključene u proces visokog obrazovanja, što nema više nadzora, da ne upotrebim ružnu reč – kontrole, zato što fakulteti imaju veoma razvijenu autonomiju, pa ne trpe reči kontrola i nadzor, ali da onda kažem da je izostala podrška fakultetima, da na najbolji mogući način primene zakon i to u svim segmentima, to se može zameriti i Ministarstvu prosvete. Hteli mi ili ne, ipak je Ministarstvo prosvete odgovorno za stanje na fakultetima, da nije tako vi danas ne biste ovde bili i ne biste branili ovaj Zakon o visokom obrazovanju. Kada je prošlog septembra, bivši ministar gospodin Žarko Obradović obrazlagao izmene i dopune on je bio suočen sa vrlo sličnim pitanjima od strane skoro svih narodnih poslanika, i on je tada obećao da će ministarstvo izvršiti analizu odnosno nadzor nad visoko obrazovnim ustanovama i da će se utvrditi da li su stvarno na fakultetima izvršene promene koje su potrebne da bi se steklo kvalitetno znanje ili nisu. Član sam Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj iako se sećate vi ste pre jedno mesec dana bili na prvoj sednici, ne našoj, ali vašoj, gde ste prisustvovali, pa ste vi tu izneli čitav niz problema koji postoje u visokom obrazovanju. Pomenuli ste i da ste tražili od fakulteta i strukovnih škola, ovde ih nekako zaboravljamo, ali to se podrazumeva, da ste tražili od svih fakulteta da vam dostave podatke na kojim sve fakultetima njihovi profesori predaju, pa ćete nam i ovom prilikom reći da li su vam fakulteti dostavili takve podatke. Da ima mnogo, upotrebiću ružnu reč tezgarenja, ali to zaista liči na to. Čak ste izjavili da imate problem da utvrdite na nekim fakultetima ko su uopšte organi upravljanja. Da li ste za ovih mesec dana uspeli da to saznate? To je šokantan podatak da vi kao ministar kažete članovima odbora i narodnim poslanicima, da za neke fakultete ne možete da utvrdite ko su organi upravljanja, da ne kažem nastavno-naučno veće na toj visoko obrazovnoj ustanovi. Takođe je tadašnji ministar, a to se nam da ćete vi uraditi, jer to očigledno nije urađeno, tražio, odnosno rekao da će tražiti od nastavno-naučnog veća da se izjasne o tome da li su reformisali sve studijske programe, odnosno planove i programe i da li je izvršena ponovna procena opterećenja studenata. Zato što je jedna od ovih izmena, koja se dešava svake godine upravo uslovljena time da je opterećenje naših studenata mnogo veće nego li opterećenje studenata u nekim drugim evropskim državama, dakle, čim vi dolazite sa ovim predlogom zakona. U prošloj godini ministarstvo nije uradilo ništa da dobije ove podatke i da prosto uputi, da kažem molbu, jel da budem nežna, fakultetima i visokim školama da vode računa šta rade i da preispitaju programe, opterećenost, literaturu, odnosno količinu literature za pojedine predmete itd. Sada ću da kažem par reči konkretno i o ovim predloženim izmenama i počeću od člana 4. Inače je ovo veoma kratak zakon, ima svega pet članova. Ali kao što se vidi do sada, a videćete i u budućim diskusijama izaziva velike polemike u ovom domu. Dakle, u članu 4. se menja sadašnji član 7. a mislim da je to bio član 88. onog prvog i osnovnog zakona koji je pretrpeo već četiri, pet izmena. U pitanju je izmena neophodnog broja EPS bodova da bi student upisao sledeću školsku godinu, i po mogućnosti ostanu na budžetu ili ušao u budžet. Naravno, mi svi znamo da neće svaki student koji ima 48 bodova, pa upiše sledeću školsku godinu, moći na žalost da bude na teret budžeta zato što postoji kvota na svim fakultetima, pa ukoliko uspeju da upadnu u tu kvotu, mislim da je to nekih 20% ili se to sada razlikuje od fakulteta. Znači, to nije odmah i garancija da će oni ući i finansirati iz budžeta. Umesto sadašnjih 50 bodova smanjujemo na 48 bodova i opet iz istog razloga kao i prošle godine, slaba prohodnost. Izgleda da se mi nikada nećemo ili nećemo u skorije vreme odlepiti od ovog broja 48 i da ćemo vrlo teško stići do tog propisanog broja bodova 60. Prvo da kažem da mi podržavamo ovu izmenu, i da zaista razumemo sve kompleksne razloge koji stoje iza ove izmene. Ni u kom slučaju ne smatramo da je ovo hir studenata, zato što ne mogu da upišu godinu itd, nego je ovo zaista jedan problem koji treba rešavati sistemski. Mi podržavamo trenutno ovu izmenu. Razgovarala sam sa studentima, studenti nama i pišu itd, i upravo govore o tome da je opterećenost studenata u Srbiji i studenata u drugim evropskim državama koje su takođe potpisnice Bolonjske deklaracije, zaista mnogo drugačiji. Kažu da za 60 bodova na nekom austrijskom ili francuskom fakultetu student ima od 1.500 do 1.800 radnih sati. Da je kod nas student mnogo više opterećen. Ono što je dobro kada je ovaj proces u pitanju, to je da vi tačno možete da procenite koliko opterećenost studenata po pojedinom predmetu, i na taj način dolazite i do tih podataka. Na šta ukazuje ta prevelika opterećenost studenata i to što moramo svake godine da pribegavamo smanjenju broja bodova? Ukazuje na to da fakulteti tj. odseci nisu prilagodili svoje nastavne planove i programe važećem zakonu. Postoje predmeti gde je obavezna literatura preobimna, gde je zakon ispoštovan da to bude jednosemestralni ispit, ali nije urađena kvalitetna promena.

Dakle, programi na nekim fakultetima uopšte nisu prilagođeni.

Onda priča o tome da je obrazovanje Srbije deo jedinstvenog evropskog prostora obrazovanja pada u vodu, a da ne govorim o našim diplomama koje trebaju da budu ekvivalentne diplomama na drugim fakultetima u Evropi. Kada govorimo o mobilnosti, o razmeni studenata, caba će onda naš student da objašnjava – znate, naših 48 bodova ili 50 nije isto što i vaših. To nikoga ne interesuje. To se prosto vidi, dodatak diplomi, vide se koliko koji predmet je nosio poena. Još jedan član o kome želim da govorim je član 3. kojim se predviđa da se i ove godine broj ispitnih rokova umesto predviđenih pet opet povećava na šest. Ova mera nije ni zaživela zato što je prethodnim izmenama i dopunama se govorilo o nekakvoj postepenosti, pa je ove godine taj prvi korak trebao da bude pet ispitnih rokova, a već sledeće godine da bude četiri. Dakle nismo uspeli da napravimo ni ovaj prvi korak.

Mi smo i sada uložili taj isti amandman gde menjamo ovaj deo gde kažete da ove školske godine ima šest rokova, s tim što ostavljate one ostale propise da vise u vazduhu. To se sada iz ovih izmena i dopuna zakona ne vidi.

Mi smo i prošle godine to gospodinu Obradoviću predlagali i bilo je dosta poslanika koji su glasali za taj amandman, ali on nije imao sluha bio je ubeđen da će ovo da prođe kako treba i da će stvari da teku kako je zamislio, a očigledno nisu. Kada već govorim i ovom amandmanu verovatno i vi znate, kada mi znamo, nama se opet kažem obraćaju i profesori i studenti i dekani itd, da imate različitu situaciju na fakultetima. Za fakultete društvenih nauka, obično ljudi koji tu rade kažu - nama je previše, i sada je bilo ljudi koji su negodovali zbog ovakve izmene, nama je previše osam rokova. Oni kažu da tih šest nekad pređe i u osam da li ima oktobar jedan, dva itd. Dakle, na tim fakultetima kažu da je to njima previše, da to remeti normalan nastavni proces i da, šta god to značilo ja ih citiram, studenti tu mnogo kalkulišu, pa preskaču rok zato što imaju mnogo rokova itd, i da oni ne vide da postoji baš neka veza između velikog broja ispitnih rokova i prolaznosti, da je to u principu isto.

Sa druge strane, profesori na fakultetima prirodnih nauka kažu da njima sasvim odgovara da ima mnogo rokova, odnosno da ima šest rokova.

Sve ovo sam govorila prilog našem amandmanu da ne posmatramo fakultete jednake i da im ostavimo tu neku mogućnost, a onda će to biti neka vrsta sigurnosti ili predvidivosti za studente. Oni će prosto znati koliko će imati ispitnih rokova na određenom fakultetu. Mislim da danas svi studenti koji imaju 48 ili 40 bodova gledaju ovu sednicu, ne da slušaju nas kako smo pametni ili kako kritikujemo ministarstvo, nego se prosto radi o njihovoj sopstvenoj koži, da znaju da li će ili neće upisati narednu školsku godinu. Vi ste fakultetima rekli da upisuju uslovno, pa verovatno znate da je i tu nastala pobuna, uslovno da upisuju a zakona još uvek nema. U Skupštini se dogodilo ono što se dogodilo da uopšte nije stavljen Predlog zakona na dnevni red.

Na ovaj način zakonski pokrivate odluku Vlade Srbije od pre par meseci da se osnuje i da radi Akademija za nacionalnu bezbednost. Zar nije trebalo to nekim drugim redom da ide?

Deo nastavnog osoblja biće angažovan iz organa državne uprave nadležnog za poslove nacionalne bezbednosti i tu će imati status nastavnika i saradnika sa punim radnim vremenom na visokoškolskoj ustanovi. Studenti kada završe imaće zvanje strukovni inženjer nacionalne bezbednosti. Dobro. Međutim, ako znamo da postoji Fakultet za bezbednost na kome trenutno studira 2200 studenata, onda ova odluka o formiranju Akademije za nacionalnu bezbednost zaista izgleda suvišno. Ne mogu da verujem. Uvažavam da su to neki specifični poslovi. Oni se nazivaju aplikativno stručni predmeti itd. Malo mistično deluje. Gospodin Stupar je na sednici odbora rekao da je to isto kao i klinički profesori koji rade na klinici pa onda predaju studentima medicinu. Vidim da je to i u ovim stavovima i u samom članu ide jedni za drugim. Vraćam se na Fakultet za bezbednost. Ne mogu da verujem da tu nije moglo, možda već i postoji, definiše i postoji neki studijski program zato što fakulteti mogu da imaju i strukovne i da se tu nije moglo rešiti, a da ne govorim o ekonomskoj krizi i da će ova akademija već sledeće godine da košta iz budžeta 35 miliona dinara, a one tamo 40 miliona dinara. Hvala.

Poštovana predsedavajuća, ministre Jovanoviću, predstavnici Ministarstvo prosvete, kolege poslanici i poslanice, LSV će glasati za predložene izmene Zakona o visokom obrazovanju iz razloga što studenti u ovom momentu nisu krivi za situaciju koja se desila. Danas smo čuli od svakog poslanika tu problematiku da je naš Bolonjski sistem stao na 48 bodova. Najverovatnije da za to nisu krivi studenti. Krivi su na kraju krajeva profesori koji se možda nisu potrudili prvi da u svemu tome studentima pokažu dobru volju da bi ispunili uslove studiranja po Bolonjskom sistemu. Skoro svake školske godine u ovo vreme studenti prete protestom, a razlog je uslov za upis na budžet koja država pokušava da popne na 60 bodova, dok nezadovoljni bolonjci tokom godine jedva uspevaju da skupe i 48 bodova. Kažu da je gradivo i dalje preobimno i zastarelo i od bolonjskih savremenih studijskih programa nisu videli ni slovo. Ispit zvani gradivo i nastava Bolonja u Srbiji ne može da položi već sedam godina. Bolonjski sistem obrazovanja kada je reč o broju bodova je zbog loše prolaznosti na ispitima i protestima studenata budžetski prag zaista zastao na 48 bodova. Međutim, kada su u pitanju bodovi vreme je da se počne da se primenjuje ono što je bilo propisano zakonom još pre sedam godina. Po mišljenju studenata problem nastaje onda kada su pojedini profesori na početku primene Bolonjskog procesa, možda ponekad i na svoju ruku stavljali broj bodova pored svojih predmeta. Studenti moraju više da uče, a profesori da prilagode količinu znanja koja u određenom periodu može da se savlada. U Srbiji tek svaki peti student završi studije u roku. Već dve decenije prosek studiranja je oko osam godina, što je znatno više nego u EU.

Studenti na kraju krajeva nisu motivisani jer znaju da će po završetku fakulteta godinama čekati na posao, što im i nije bitno kada će ga završiti. Naravno, to nije opravdanja. Reforma nije izvršena do kraja. Ima predmeta koji stvaraju probleme studentima i gde je prohodnost izuzetno mala, s toga je potrebno uraditi reformu planova i programa pojedinih predmeta i to na svim fakultetima. Profesori govore da studenti ne ispunjavaju dovoljno van nastavne aktivnosti, ne uče redovno, već po nekom kampanjskom sistemu. Sagledavajući realnu situaciju u zemlji studenti su sve više skeptični po pitanju njihove budućnosti.

Najavljeno je smanjenje broja ispitnih rokova sa šest na pet i to u svakoj godini se menja. Imamo veliki raskorak između toga što fakulteti pružaju studentima i onoga što studenti stvarno očekuju. Naši fakulteti u velikoj meri nisu usvojili metode i uslove rada evropskih univerziteta, na fakultetima nije rešen problem opterećenja studenata, a Zakonom o visokom obrazovanju i njegovim izmenama se predviđa kontinuitet u pooštravanju kriterijuma studiranja. Pored toga, predstavnici vlasti ne smeju da zaborave da se svaki preneti bod plaća, a svi znamo u kakvoj teškoj situaciji živimo. Položaj studenata je težak, alisituacija nije bolja ni kada studenti izađu sa fakulteta. Šifrarnik zvanja je iz 1992. godine i nije usaglašen sa Zakonom iz 2005. godine, a zbog neusklađenosti Šifrarnika zanimanja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, studenti koji su okončali školovanje ne mogu da dođu do posla jer Nacionalna služba neka zvanja uopšte ne prepoznaje, pa su ti završeni studenti na konkursima neprepoznatljivi. Ono što je takođe frapantno je - koju tačno poruku šalju nadležni koji dozvoljavaju da se iz godine u godinu krše odredbe Zakona o visokom obrazovanju, pa je tako, recimo, za studente iz budžeta koji su upisani u prvu godinu osnovnih studija školske 2006-2007. do 2009-2010. godine, zadržano pravo da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studiranja, a ista odredba se ne poštuje. Treba da se studentima izađe u susret i ispune im se zahtevi, da se uskladi Šifrarnik zanimanja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i visoko školskim ustanovama, da se fakulteti obavežu da definišu opravdanost visine školarina, ali i visine administrativnih taksi koje studenti plaćaju, da se sve to zakonski definiše i da nam svima pokažete da živimo u pravnoj i socijalno odgovornoj državi. Ja sam samo prenela neke poruke, probleme studenata koji su stvarno u tom studiranju, ne svojom krivicom, možda i duže godina, tako da se možda to ne odnosi na te izmene, ali sve to, da kažem, na neki način utiče, zašto smo stalno na tih 48 bodova. Hvala vam. Hvala. Narodna poslanica Suzana Grubješić. Zahvaljujem gospođo potpredsednice, poštovani ministre, dame i gospodo, poštovani kolege narodni poslanici. Evo, ministre, vi ste novi, tek ste stupili na dužnost. Pre par dana ste rekli, možda je to bilo čak i juče, da citiram: „Još nismo spremni da prihvatimo ili da ostvarimo zadate ciljeve koji se pokazuju nerealnim. Da li ono što smo pre sedam godina rekli da ćemo uraditi, a to znači tih 60 kredita ili bodova i četiri ispitna roka i da li mi svake godine prisustvujemo ovde u Skupštini nečemu što smo viđali prethodnih godina? Ovo podseća na one scene iz filma „Dežavi“, svake godine isto. Već sedam godina mi odlažemo, glasovima narodnih poslanika, na predlog Vlade, mi u stvari odlažemo reformu visokog obrazovanja. Poručujemo studentima da su u pravu. To im je poručivao i drug Tito – studenti su uvek u pravu. Tačno je, ali mi tim studentima isto ne poručujemo da oni moraju da izvrše pritisak na fakultete, da se reformišu, da reformišu svoje programe, već im šaljemo poruku da je dovoljno da se nekoliko njih ili nekoliko hiljada okupi, da izvrše pritisak na Vladu i da onda Ministarstvo prosvete opet izađe sa predlozima izmena i dopuna Zakona ovisokom obrazovanju. Kažite mi – kada ćete predložiti opet izmene Zakona o visokom obrazovanju, pošto ovo što ste ovde predložili, ova izmena rešava samo tekuće pitanje za ovu godinu? Šta je sa sledećom školskom godinom, mislim na 2014-2015. godinu? Ova izmena, to vi znate bolje od mene, je zakasnela, školska godina je već počela i studenti bi trebalo valjda već da budu upisani, ali onoliko koliko znam, a imam i prijatelje i poznanike i decu prijatelja i poznanika na fakultetima, fakultetska administracija je poprilično u haosu. Oni će se sada naknadno baviti upisom,studenti neće ići na nastavu, pa čak ni vi, kao ministar, odnosno Vlada, još uvek neće znati koje su finansijske inplikacije jedne ovakve odluke. Ova izmena je nepotpuna, rešava samo tekuće pitanje za ovu školsku godinu, uz svesno razumevanje da će nova izmena ovog zakona doći uskoro. Mislim da je krajnje vreme da se zaista uradi ta kompletna reforma, onako kako je predviđeno Zakonom o visokom obrazovanju koji je donet pre sedam godina. Naprosto, ta primena ne može da se odlaže u nedogled. Svake godine je odlažemo, ne znam kada ćemo se zaustaviti sa odlaganjem. Da li je moguće da sedam godina nakon donošenja Zakona o visokom obrazovanju jejoš uvek neprimenjivo to da se postigne 60 bodova ili 60 kredita i četiri ispitna roka? Kao zemlja koja očekuje da otpočne pristupne pregovore sa EU u januaru, mislim da dužnu pažnju treba da posvetimo nečemu o čemu nije bilo mnogo reči u našoj stručnoj javnosti. Onoliko koliko sam ja pratila, bilo je samo dva, tri okrugla stola, a to je nova obrazovna strategija EU koja je predstavljena javnosti 20. novembra prošle godine pod nazivom „Rethinking education“ – „Promišljanje obrazovanja“,koja bi zemljama članicama trebalo da posluži kao smernica, kako da obrazovne sisteme prilagode realnim potrebama tržišta rada, kako da kod studenata dominiraju kritičko mišljenje, preuzimanje inicijative, rešavanje problema. Kažu neki da je ovaj dokument Evropske komisije predstavljen kao fundamentalni zaokret u obrazovanju. Moje pitanje je – kada će Srbija da napravi taj fundamentalni zaokret u obrazovanju, kada će naše obrazovanje doći u sklad sa potrebama tržišta rada? Jer, ovako kako je danas, ono je sigurno u ogromnoj disproporciji sa realnim potrebama sa tržištem rada. Zato što nema u našem obrazovnom sistemu, ni u srednjoškolskom, a još manje u visokoškolskom, nema naglaska na preduzetništvu, na „IT“ veštinama, nema naglaska na učenju stranih jezika, na standardizaciji, da svaki student zna bar dva strana jezika, jer mi, kao što rekoh, pripremamo se za članstvo u EU. Doduše, vaš prethodnik je rekao, da citiram: „ Po onome što smo postigli u toj oblasti, mi smo već članica EU, samo što nema ko toformalno da potvrdi. Nema, nažalost, ko formalno da potvrdi, ali potvrđuje statistika da smo na 26. mestu po broju visokoobrazovanih ljudi u zemlji, bez obzira na ovoliko privatnih fakulteta. Bez obzira na hiperprodukciju diploma, mastera, doktorata, mi smo i dalje na neslavnom 26. mestu u Evropi, odnosno u poređenju sa zemljama EU. Kaže se da naš obrazovni sistem odlikuje neprimenjivost znanja i metoda koje se stiču. Htela bih još da vašu pažnju zadržim na nečemu što je sada postalo aktuelno, poslednjih dana, ta tema je uvek aktuelna, ali poslednjih dana je aktuelizovana od strane našeg novog ministra finansija, gospodina Lazara Krstića, a to je nostrifikacija diploma. Tako mi koji se ubismo od poziva da naši ljudi koji su otišli, naša deca, što se kaže popularno, koja su otišla u inostranstvo, koja u inostranstvu stiču diplome, mastere, doktorate, zovemo ih da dođu, da ovde u Srbiji pronađu posao, a onda se ispred njih ispreči nešto što sezove – nostrifikacija diploma. Evo, ta ista Evropska komisija u Izveštaju napretku za 2012. godinu, neću govoriti o narednom izveštaju koji će za par dana izaći, kaže da Srbija nije napredovala u priznanju stranih diploma i to se navodi kao jedan od uslova koji će se pojaviti u samom toku pregovora i u procesu pristupanja. Koliko treba meseci da bi se neka diploma nostrifikovala, koliko treba novca? Da li je moguće da Beogradski univerzitet, koji je, kako kažu, na nekom petstotom mestu na Šangajskoj listi, nema sluha za to da nostrifikuje brže diplomu sa Harvarda, Jejla, sa nekog od univerziteta koji su među prvih pedeset na istoj toj Šangajskoj listi? Neki kažu da je potrebno nekoliko meseci i nekoliko hiljada evra. Da li je moguće da Ministarstvo prosvete, odnosno država ne može da preuzme taj proces od fakulteta? Jesu fakulteti autonomni, univerzitet je autonoman, sve to znamo, ali država bi trebala, upravo zbog naše želje da se svi ti mladi, obrazovani ljudi vrate u Srbiju i da pomognu Srbiji, da preuzme ovaj proces, da on traje, recimo, dve-tri nedelje, da košta nekoliko hiljada dinara. Mislim da bi to imalo značajnog efekta u ovom, za sada ipak samo pozivu na rečima svim tim mladim ljudima da se vrate u Srbiju. Želela sam još nešto da vas pitam, što nema možda direktne veze sa ovim izmenama zakona, a to je - šta se dešava sa našim učešćem u PISA testovima? Da li mi imamo novca, tih 122.000 evra, da obnovimo taj program za 2015. godinu, ili smo svi bili nezadovoljni rezultatima iz 2006. godine, pa ko velimo - bolje i da se ne testiramo kad su rezultati takvi kakvi su? Ja mislim da, pored svih ovih troškova koje ovih dana gledamo, od kojih će mnogi biti srezani u cilju ispunjenja politike stezanja kaiša, bolnih reformskih mera, mora da se nađe i tih stotinak hiljada evra za Srbiju, da nastavi ovaj projekat, koji je OECD pokrenuo i sa kojim radimo već četiri godine. Jesu poražavajuća saznanja i rezultati koje naša deca postižu, ali što pre i što više se suočavamo sa takvim pojavama, tim ćemo se, nadam se, što pre i prilagoditi novim obrazovnim izazovima, koji su svuda oko nas. Pre svega i ovim evropskim izazovima, jer mi smo zemlja koja treba ubrzano da pređe put pregovora i da pristupi članstvu EU. Nije samo tu u pitanju Bolonja. Bolonju su smislili evropski univerziteti, koji bi trebalo da postanu konkurentni sa američkim, to znamo, da omoguće da studenti iz klupa budu spremni nešto da rade, da to svoje znanje odmah primene, da postignu neki realni nivo stručnosti, a ne formalno akademsko obrazovanje. Ja sa ovim mogu u potpunosti da se složim, ali, složićete se i vi, naša priprema predugo traje. Sedma je godina od donošenja Zakona o visokom obrazovanju, a mi još uvek ne možemo da se držimo onoga što smo napisali u originalnom zakonu, koga smo svi tada podržali. Svake godine se ovde, ne samo sa vama kao ministrom prosvete od pre mesec dana, nego sa svima koji su bili na vašem mestu, susrećemo sa istim pitanjem – šta da radimo? Opet ćemo studentima dati šansu, nećemo se držati zakona, menjaćemo ga svake godine, pa tako, kao što sam rekla, očekujem da i ovaj zakon uskoro pretrpi izmene, jer će rešiti problem samo za ovu tekuću školsku godinu. Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani gospodine ministre, poštovani saradnici gospodina ministra, imamo pred sobom izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, koje smo menjali pre godinu dana. To pokazuje da rešavamo problem koji nam se desio na mah, na dah i na tren. Verovatno ćemo sledeće godine u isto vreme, ili neki drugi saziv ili mi, sedeti i pokušavati da ugasimo vatru koja se dešava u segmentu visokog obrazovanja. Dakle, uvek kada donosimo izmene i dopune zakona ili kada donosimo neki zakon, kada se opredeljujemo za podržavanje nekog člana ili nepodržavanje nekog člana, za podržavanje nekog amandmana u tom zakonu koji se predlaže, mi bitno menjamo nečiji život. Mi bitno menjamo u ovom trenutku tok nečijeg obrazovanja. To je odgovornost koje moramo biti svesni. Upravo ono što je neko od kolega malopre rekao – koju mi poruku šaljemo i šta mi želimo ovim izmenama i dopunama da postignemo? Bolonjski proces je u Srbiji u visokom obrazovanju od 2005. godine. Njegova osnovna uloga je bila da bude reformski proces visokog obrazovanja, da uvede mobilnost, atraktivnost i zapošljivost svih onih koji završe visoko obrazovanje, da se prilagodi jednom širokom tržištu znanja, svetskom tržištu znanja. Jer, hteli mi ili ne da priznamo, najskuplja roba na svetu je znanje. Najveći resurs na svetu je znanje. Do njega se, naravno, dolazi organizovanim obrazovanjem. Zato neke vrlo ozbiljne i vrlo napredne države najviše ulažu u to, kao što je Finska i kao što je Japan. Naravno, to je za nas sada samo daleka vizija, ali ne treba da odustanemo od toga da sledimo taj put i da prepišemo od onih koji su već mudro do nečega došli, neke dobre stvari i da njima neprestano težimo. Jer, kako reče Brajan Trejsi – obrazovanje je kao veslanje uzvodno, čim stanete, krenete unazad. To je definitivno čist zakon fizike koji postoji.

Treći i četvrti član se tiču upravo izmena kojima pokušavamo da pomognemo studentima u ovoj novonastaloj situaciji, da dobiju jedan ispitni rok više, odnosno da se umesto pet uvede šest ispitnih rokova u ovom trenutku i da se broj bodova koji su propisani od 50 smanji na 48. To tehnički zaista nije nešto što se neće u ovom visokom domu uraditi, sigurno će im se izaći u susret. To je trenutno rešenje situacije i, kako već rekoh, gašenje jednog požara koji u ovom trenutku u društvu izaziva nezadovoljstvo kod jedne ogromne grupacije mladih ljudi. Interesuje me samo da li se Ministarstvo možda bavilo pitanjem koliki su efekti, koliki broj studenata će imati benefite upravo od ovog smanjenja broja bodova koji će im omogućiti da ostanu na budžetu, jer čim oni ostaju na budžetu smanjuje se broj onih koji će uplaćivati itd. To su uzročno-posledične veze kojih moramo biti svesni, a one svakako imaju materijalne efekte, pa me interesuje da li Ministarstvo ima neke pokazatelje na tu temu? Što se tiče ispitnih rokova, da li će biti pet ili šest, zaista, prošle godine smo mnogo polemisali upravo na ovu temu kada smo donosili tada izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju. Nismo imali oko toga dileme. Veliki broj ispitnih rokova, odnosno povećanje broja ispitnih rokova ne šteti obrazovanju. Sećam se svoga studiranja, svojevremeno, doduše pre nekoliko decenija, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde sam imala profesora koji je u to vreme bio jedan od najvećih živih lingvista i slavista, dr Aleksandar Mladenović, koji je jednostavno dopuštao da ispit iz istorije jezika i staroslovenskog jezika studenti svake srede dođu i polažu kod njega u kabinetu, ako smatraju da su spremni. Svaki put je davao šansu. Svojevremeno, zaista, svi koji su položili kod njega su izašli sa vanrednim znanjem. Dakle, broj ispita i broj mogućnosti da izađete i da potvrdite svoje znanje nije štetio vašem znanju. Ono što jeste zabrinjavajuće u našem visokom obrazovanju u ovom trenutku i čime će se Ministarstvo svakako pozabaviti u ovom pokušaju da izvrši reformu visokog obrazovanja, osim ova dva goruća problema koja ćemo, kako rekoh, mi ovde rešiti, jeste uopšte koja je naša vizija visokog obrazovanja? Dakle, to je nešto što pred ovim ministarstvom zaista stoji kao ozbiljan problem. Kako visoko obrazovanje mi vidimo, odnosno šta očekujemo od ljudi sa visokim obrazovanjem u našoj zemlji? Šta mi njima nudimo kao budućnost? Pre svega, tu bih ukazala na jedan ozbiljan problem koji se u žargonu, sada već vrlo često zove „keš end keri diplome“, što znači – plati i nosi. To su instant diplome stečene na raznim fakultetima i brojne akreditacije koje ne odgovaraju papiru koji se posle izdaje i sa kojim čovek posle pretenduje da negde radi. To je ozbiljan problem kojim se ne bavimo ozbiljno. Dakle, visoko obrazovanje treba da ima dignitet visokog obrazovanja do kraja i mi zaista tu odgovornost moramo pokazati, pre svega, jer smo ušli u taj reformski ozbiljan proces, Bolonjski proces koji je prihvaćen sada već od najvećeg broja zemalja u EU. Ako želimo da imamo budućnost, moramo uložiti priznanje. Kolega je malo pre rekao da u Americi ništa vam ne znači diploma, ako nju praktično ne prati znanje i to je zaista jedino merodavno na šta treba da obratimo pažnju i jedino što treba da bude rezultat visokog obrazovanja. Ono čime se takođe moramo baviti, čime se nismo bavili do sada u, a u dovoljnoj meri nije se bavilo Ministarstvo prosvete i mi kao društvo, to jesu obrazovni profili koje traži tržište rada. Opet ću vas podsetiti jednim primerom mojih prijatelja koji su se iselili pre 20 godina za Kanadu, dva lekara specijaliste, moji sugrađani, koji kada su aplicirali u ambasadu da se isele, rečeno im je da za njihovu struku, specijalizaciju, oboje su bili lekari specijalisti u Kanadi za sledećih 20 godina nema posla, ali neke druge poslove mogu da rade i po tu cenu su otišli i rade druge poslove. To je ozbiljan odnos društva prema visokom obrazovanju, da ljudi znaju tačno gde je njihovo mesto ili bar približno gde je njihovo mesto ikada će oni u nekom rasporedu poslova doći na red da rade posao za koji su se obrazovali, a ne da uložite. Pazite, ulaganje u visoko obrazovanje u Srbiji, već dugo nisu jeftina, vrlo su skupa za porodice, za roditelje, jer većina studenata dolazi iz unutrašnjosti, nije to skopčano samo sa troškovima školarine i plaćanja ili ne plaćanja ispita, to su svi oni prateći troškovi koje donosi porodici kada dođe u drugi grad. U većini gradova je tako. Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac ili moj Sombor, kada studenti dođu oni porodicu veoma skupo koštaju i porodica ima velika odricanja da bi nekome pružila tu diplomu visokog obrazovanja, jer mnogo se u to ulaže i materijalno i moralno i emotivno, da budem slobodna da kažem, a vi na kraju nemate odgovarajući i adekvatan posao ili ga čekate nepodnošljivo dugo ili se demorališete, izgubite ono što je najstrašnije, ne samo da izgubite vreme koje je nenadoknadivo, izgubite i nadu i iluzije. To je ono što moramo kao društvo ozbiljno i zbog toga jesmo ovde da svim zakonskim aktima koje donosimo ovde, odgovorimo ovde modernim potrebama društva ili potrebama modernog društva. Dakle, NS će svakako podržati ove izmene i dopune sa određenom skepsom na prva dva člana zakona o čemu ćemo isto govoriti. Zaista, sa punim razumevanjem da je ovo trenutak u kome mi pritisnuti posledicama krize moramo da izađemo u susret ovim mladim ljudima, moramo da pokažemo razumevanje, da uložimo u njih još jedan napor da bi povećali šansu da lakše, brže, pa ako dopustimo i jeftinije dođu do željenog visokog obrazovanja, do diplome visokog obrazovanja. Dakle, to je ono što im dugujemo i dugujemo celom društvu, ali šta sledeće godine? Hoćemo li sledeće godine opet u septembru mesecu imati najavu protesta, hoćemo li imati nezadovoljstvo pretnjom da će neko izaći na ulicu i doći pred parlament, pa ćemo opet sesti i doneti dva člana i opet samo izmene i dopune već postojećih izmena i dopuna i ići u nedogled sa tim ili ćemo naći jedno reformsko rešenje, odgovoriti zadatku i reći, uzmi ili ostavi, ovo je Zakon o visokom obrazovanju. Kao što su neke države rešile to na duge staze i ko se uklopi, uklopi se i završava i to je jedan filter društvenih okolnosti kroz koje prolaze oni koji žele da budu motor i pokretač društva. U njih zaista svi gledamo kao u one koji će biti predvodnica u društvu, i oni to treba da budu.

Što se tiče ova prva dva člana, a nude se kao izmene i dopune zakona, jednostavno smo sagledali da se ovde uvodi, odnosno definiše obrazovanje, pre svega kadrova u nacionalnoj bezbednosti, a kada ima i strukovnih studija, nije mi bilo do kraja jasno u članu 1. odnosno gde se menja član 40. da se u šestom stavu, šta znači to sticanje zajedničke diplome, ali pokušaću da se ne bavim svojom rezervom prema ova dva člana, iz nekog svog ličnog stava i mislim da je vreme da se nacionalna bezbednost zaista obrazuje i bavi nacionalnom bezbednošću na jednom visokom nivou i uvek sam za obrazovanje i za obrazovane kadrove, pa ću biti slobodna da prokomentarišem, ako će to doprineti, ovo je malo jetko i cinično, da mreža doušnika prijatelja službe se smanji na terenu koji su strašno skupo koštali državu, pozdravljam ovo obrazovanje kadrova u nacionalnoj bezbednosti. Svi oni koji pamte i koji će se setiti ozloglašene OZNE i UDBE, znaće o čemu govorim, svi mi koji smo dugo u politici i sa ove i sa one strane vladajućih koalicija znamo o čemu govorim. Dakle, NS će u danu za glasanje podržati izmene i dopune ovog zakona. Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ja danas neću biti toliko oštar prema ministru Jovanoviću je on je tu tek 30 dana i bilo bi zaista nekorektno okriviti njega za stanje u kome se nalazi naša nauka i obrazovanje. Ono je zaista teško. Nisu samo u problemu studenti koji do danas ne znaju koliko će im bodova trebati da upišu u sledeću godinu. U problemu su i njihovi profesori, naučni radnici, naučna zajednica koja je bila izašla i na ulice pre nekoliko meseci, jer su im kasnila primanja, a da o visini ulaganja u nauku i ne govorim. Danas razgovaramo o tome da li studenti treba da studiraju, iako su sakupili 48 bodova, da studiraju o trošku države, odnosno da budu na budžetu. Prvi sam koji će podržati to, treba im omogućiti da studiraju na budžetu, jer za to što nemaju dovoljno bodova prema sadašnjem zakonu najmanje su krivi oni. Kriv je sistem koji je pre sedam godina postavljen ali nije ostvaren. Naime, Bolonja, vi to ministre to dobro znate se ostvaruje ad hok, od fakulteta do fakulteta, od katedre do katedre, od profesora do profesora, zavisi koliko se on pridržava pravila Bolonje. Ima mnogih fakulteta koji tu Bolonju uopšte ne primenjuju. Na mom fakultetu, gledali smo sada pravilnik o udžbenicima i jasno piše da prema jednom bodu je odgovarajuće 60 stranica udžbenika, što znači da bi jedan udžbenik, trebao maksimum, recimo ako je predmet bodovan sa šest bodova da bude 360 stranica. Na mom fakulteta Bolonja i primenjuje, ali znam fakultete gde se ona uopšte ne primenjuje i gde udžbenici imaju i 700 i 800 stranica i gde studenti u jednom semestru treba da savladaju taj predmet, da polože i da skupe pedeset i nešto bodova.

Znamo mi da ni sada studiranje nije besplatno, da studenti, iako su na budžetu, kupuju sami udžbenike i da ćemo do besplatnog školovanja sačekati još dugo. Međutim, ako će biti dobra vest za studente koji imaju 48 bodova da će biti na budžetu, da će im država omogućiti da se školuju, a ne da moraju da se zaposle kako bi isfinansirali svoje školovanje, imamo nažalost jednu lošu vest, ministre, za akademsku zajednicu. Nećemo je čuti danas, nego verovatno sutra, verovatno će i ona za vas biti novost, kao i za mene, ali iz reči prvog potpredsednika Vlade, a bogami i predsednika Vlade, izgleda da će prosvetni radnici, odnosno profesori na fakultetima, imati manje plate.

Ako njima budu smanjene plate, ministre, nama će biti ugrožen državni univerzitet i mnogi će profesori potražiti mesto ili u inostranstvu, ili na privatnim fakultetima. Mislim da bi, ministre, morali imati odgovor na to pitanje. Nadam se da je neko sa vama razgovarao na tu temu, kaže – ministre, znatešta, od ove školske godine vaši profesori će imati 10-20% i oni treba da budu kažnjeni zato što je ova vlada nesposobna i zato što troši pare uzalud na druge stvari, avione, kamione itd. Mislim da profesorima ne bi smele biti smanjene plate, kao što penzionerima penzije, kao što je rečeno, neće biti dirane. Posebno pitanje su PISA testovi, Petnica, brojni drugi projekti za koje bi moralo biti para, ministre. Vi imate dva izbora – da budete loš ministar, kao što je bio vaš prethodnik zato što su neki drugi u njegovom ministarstvu, po njemu, pravili greške, a on to nije hteo odmah da prizna, pa je zbog toga rekonstruisan, ili da posle ovakvog scenarija o kome vam ja govorim kažete da nećete voditi Ministarstvo u kome akademska zajednica nema osnovne uslove da radi. Dakle, imate dva izbora. Ovo je osvrt na vaš položaj u ovom galimatijasu potpredsednikovog i predsednikovog najavljivanja mera štednje, stezanja kaiša i činjenice da nam kažu da smo pred bankrotom. Oni su rekli da su tu da bi nas izvukli iz bankrota.

Član 1, takođe, u delu u kome vi predlažete izmenu Zakona o visokom obrazovanju u kome uvodite mogućnost da se formira, odnosno ozakoni ta „bina“ akademija, visoka škola ili šta već koja će proizvoditi inženjere nacionalne bezbednosti. Mislim da je to za ovu državu dovoljno, da nam nisu potrebni još neki nukleusi koji će stvarati neke stručnjake. Slažem se sa kolegom koji smatra da je dovoljno monter za montiranje prislušnih uređaja i da za to ne treba inženjer. Zašto bi mi sada pod krinkom brige o studentima progurali nešto što je na neki način već u putu i da pravimo nešto što u Evropi ne postoji. Za Severnu Koreju, Kubu nisam siguran, ali ovo je nešto što se izmiče iz državnih okvira i postoji opasnost da bude ozbiljan problem nezavisnosti institucija, nezavisnosti sudstva, policije itd. Jednostavno, stvaramo nešto što ova vlada nije stavljala kao prioritet. Mislim da ne treba da stvaramo državu u kojoj se školuju, ne znam, to se u narodu kaže, špijuni. Mislim da imamo dovoljno visokoškolskih ustanova u kojima bi trebalo da se školuju ljudi za kojima postoji potreba. Trebaju nam ljudi koji bi radili u silikonskoj dolini, pravili čipove, koji bi mogli da rade poslove u oblasti poljoprivrede kada stignu ta sredstva za navodnjavanje, ljudi koji bi mogli da podignu ovu zemlju, stručnjaci svih vrsta. Nama ovakvi kadrovi nisu neophodni i to je naša ozbiljna rezerva u delu ovog predloga zakona. Zbog toga smo mi predložili da se ovaj član briše. Naravno, uz sve to, podržavamo činjenicu da će studentima biti omogućeno da upišu narednu godinu sa 48 poena. Uvaženi ministre, smatram da treba dati, u narednom periodu, više značaja ljudima sa naših fakulteta akademskoj zajednici. Ne mislim da je loše to što ova vlada sada ima ministre među kojima su i oni koji su došli sa drugih fakulteta, koji su završili ugledne, međunarodne fakultete. Loše je to što ne mogu da nostrifikuju diplomu. Ne znam zbog čega umesto ovog člana koji stvara ovu visokoškolsku ustanovu na kojoj će se obrazovati inženjeri za prisluškivanje, niste prihvatili predlog našeg zakona i implementirali ga u ovaj zakon da se diplome nostrifikuju po jednom ubrzanom sistemu, sistemu koji poznaje EU, da nije to autonomno pravo svake visokoškolske ustanove. Sigurno ste i vi imali puno puta do sada takva iskustva da vam dolaze ljudi očajni. Kažu – završio sam jedan od najuglednijih svetskih fakulteta koji je na Šangajskoj listi među prvih pedesetak, ne mogu da nostrifikujem svoju diplomu, šalju me od jedne do druge kancelarije, od jednog do drugog fakulteta, od jednog do drugog ministra. Nema izlaza. U takvom bezizlazu se našao i vaš kolega Krstić. Znate li zašto je to problem?

Da se neko ozbiljno pozabavio predlogom koji smo mi podneli pre nekoliko meseci, onda mi taj problem imali rešen. Onda bi se možda neki ljudi lakše odlučili da se vrate u Srbiju. Za sada nam stižu ljudi poput Stros Kana i nekih drugih izvikanih imena, koji će posle tri meseca besplatnog rada dobiti nekakvu naknadu.

Smanjićete plate univerzitetskim profesorima, ne vi, nego oni koji odlučuju o tome i daćete te pare Stros Kanu, daćete te pare za televizijsku pretplatu koju ukidate. Ukida se televizijska pretplata. Sada ćete iz budžeta izvući ogromna sredstva tako što ćete smanjiti plate lekarima, profesorima, osoblju bez kojeg ova država ne može napred. Ministre, dignite glas na Vladi, ako vas neko uopšte bude pitao za to, ako neko ne digne glas pre toga, pa vas ne ućutka, koliko sam razumeo, prošli put je bilo tako, makar se hvale oni što su vikali na Vladi. I ovo malo stručnjaka će otići napolje. Zašto bi neko radio za 65 ili 70.000, neki profesor na tehnološkom, poljoprivrednom, prirodno-matematičkom fakultetu, ako za desetorostruko veću platu može da radi u bilo kojoj visokoškolskoj ustanovi u Evropi ili na nekom institutu? Znamo mi da svi oni imaju i porodice i da se teško odlučuju za to. Međutim, njihov rad je obezvređen kao nekada 90-tih. Ukoliko se nešto hitno ne preduzme, bojim se da će onih koji napuštaju zemlju biti još više. Iskreno se plašim sutrašnjeg dana, pošto sam čuo da je odloženo objavljivanje tih mera za sutra. Upravo se plašim iz ovih razloga, pošto umesto da su pare u budžet namaknute time što će biti veća poreska disciplina, time što će poreski obveznici plaćati svoje obaveze, time što će lica koja su na Tatarskom brdu i „Dolini lopova“ u Novom Sadu, ne znam gde, u Beogradu gradili vile, platiti legalizaciju, time što će biti plaćen PDV, time što će biti plaćane druge obaveze prema državi, time što će biti naplaćena silna dugovanja koja imaju javna preduzeća i kojih nije briga, jer nemaju nikakvih sankcija zbog toga što nisu naplaćene, a ne deranjem kože običnih građana i u ovom slučaju naučnih radnika. Neću da dužim.

Molim vas, razmislite o našem amandmanu. Vidim da su sve opozicione stranke reagovale na to, na deo koji se odnosi na ovu visokoškolsku instituciju, pa se vidimo u danu za glasanje. Hvala. Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova, imajući u vidu potrebu da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice. Sa radom nastavljamo u 15,00 časova.